Reálné čerpání bude dle stavu přípravy a realizace těchto akcí. Pro finanční alokaci programů v gesci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj je nutno se obrátit na příslušné kapitoly. Tak ano, o tom problému se dlouhodobě ví.

Analýza, kterou děláme, má samozřejmě smysl i v tuto chvíli, protože se dívá na stávající kapacity a demografický vývoj. Je dobré vědět, že tato analýza, aby byla přesná, tak pracuje samozřejmě s narozenými dětmi a z toho odhadujete ten demografický vývoj. Nedá se tam úplně za celou republiku obsáhnout ta věc, kdy masivně vzroste nějaká výstavba v dané oblasti. Přesto se na základě aktuálních dat snažíme udělat co nejpřesnější analýzu, která ukáže, že kromě prstence okolo Prahy a oblasti okolo Brna jsou i jiné oblasti, které potřebují tuto cílenou intervenci. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy, kterou jsem právě zahájil. Paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Já tomu trošku nerozumím. Vy jste ministr školství a říkáte, že nejste vlastně odpovědný za tu kapacitu. Ale já si myslím, že tam je potřeba spolupracovat i s těmi obcemi a je tam potřeba i nějaká pomoc. Myslím si, že by Ministerstvo školství mělo mít souhrnný přehled o tom, jaké dotační tituly, jaké finanční prostředky budou za všechna ministerstva vynaloženy, a zároveň by mělo mít přesné informace, pokud chceme hovořit o té analýze, kolik těch kapacit v jednotlivých krajích chybí. Jestliže veškerá agenda přechází na Ministerstvo pro místní rozvoj a vy říkáte, že nemůžete tedy hovořit za Ministerstvo financí ani za Ministerstvo pro místní rozvoj tak si myslím, že je to trošku typické. Máme tady problém, který se nazývá nedostatečná kapacita základních a mateřských škol.

Příští a další roky už to také nebude, jestli tomu rozumím.

Jenom poznámka, a s tím s vámi musím souhlasit, co se týče té nepřipravenosti obcí, které neměly připravené projekty pro velké školy. Ono to má své důvody a ty jsou následující.

A právě to je důvod, proč se ještě zeptám, zda nebude možné nějakým způsobem rozšířit ten dotační titul na vybrané projekty, protože jsou obce, které sice postavily novou školu, ale je jasné, že budou potřebovat školu novou.

Protože takové existují a nebudou schopny zaplatit investici v řádu 150 až třeba 350 milionů korun. Já vám děkuji, paní ministryně.

Děkuji za slovo. Já budu reagovat na ten úvod té druhé vaší části.

Takže já nepředpokládám, že když děláme analýzu, která ukáže, že ten problém je i třeba v jiných místech, nebo pokračuje problém v tom prstenci, tak já nepředpokládám, že ten problém nebudeme dále řešit.

Zmínila jste jednu věc a já se u ní zastavím, byť bych ji mohl přejít.

To znamená ano, musí vědět, že má smysl investovat do té projektové přípravy, nebo že má velkou šanci ty prostředky dostat. V tom se shodneme.

Ale musím s plnou vervou říct, že ten, kdo je zodpovědný za tu budovu a kdo je zřizovatelem, tedy vlastníkem té budovy, je ta obec v případě, že se bavíme o mateřské nebo základní škole. A když se podíváte dlouhou dobu do minulosti, tak když se převáděly zřizovatelské kompetence, tak přecházely i prostředky, které byly překlopeny do rozpočtového určení daní. A ten investiční program historický, který byl na Ministerstvu školství pokud mám správné informace, a věřím, že mám se překlopil do toho RUDu. Mám za to, že nelze oddělovat zřizovatelskou kompetenci, nelze oddělovat zodpovědnost obce za vývoj toho území a za tu školu jako celek. A jak vidíte, i podpora toho, aby sdruženými finančními nástroji, respektive sdruženými investicemi státu a té místní samosprávy, se děly takové hezké budovy jako třeba úplně nová škola v Psárech, kam Ministerstvo školství poslalo 238 milionů korun.